Realita je bohužel jiná.

My jsme své slovo splnili, veto jsme neuplatnili, zákon jsme podpořili, zákon byl schválen. A i díky tomuto nařízení to mohla česká vláda přijmout a vydat. Já navrhuji zařazení nového bodu, který by se jmenoval Informace ministra životního prostředí o nařízení vlády, kterým byly stanoveny dopravní stavby, které byly vyjmuty z povinnosti získat novou EIA. Nechci v této chvíli navrhovat přesný čas a přesné datum. Věřím, že mě podpoříte.

... dopravní stavby, které byly vyjmuty z povinnosti získat novou EIA.

Děkuji za slovo.

K vystoupení pana ministra Babiše chci zdůraznit, že jsem nenavrhoval bod, který by měl řešit způsob pietní úpravy památníku v Letech.

Pokud nám zní nepřijatelně vytržená z kontextu, jak tvrdí pan ministr financí, tak nám laskavě sdělte ten kontext, v rámci kterého by tato věta byla přijatelná, nezněla by odporně, nezněla by antihumánně a nebyla by skandální. A proto se domnívám, že právě proto je to tak nebezpečné ne snad proto, že byla zkreslena fakta. Zkreslená fakta o Letech jsem slyšel mnohokrát. Ale nebezpečné je to v tom, že metoda byla výrokem pana ministra financí chválena. No to byly časy.

On sice říká, že s tím nesouhlasí, že se od toho distancuje, ale že s tím odmítá jako předseda Sněmovny cokoliv dělat, že to nechá na voličích. Není naše povinnost říct: ano, tato věta je pro nás přijatelná, a proto se tím nebudeme zabývat? Nebo je pro nás zcela nepřijatelná, a proto zásadně protestujeme a trváme na tom, na tom a na tom.

Vy se všichni logicky postavíte za pana ministra Babiše. Já netvrdím, že to není legitimní postoj, ale pro mě je to postoj nepřijatelný, skandální a společensky nebezpečný.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi taky několik slov k této kauze.

Já si myslím, že skutečně člověk zejména ve vysoké funkci, než vyřkne nějaký výrok, za nějž je logicky zodpovědný, a to každý dospělý je za své výroky zodpovědný, by měl svá slova vážit. Jak už tady bylo řečeno, všichni jsme schopni se dopustit omylu většího nebo menšího, ale problém je v omylu setrvat. S tím se souhlasit nedá.

Ale každopádně si myslím, že postoj, pokud ho pan vicepremiér změnil, a věřím, že po návštěvě tábora Lety ano, tak měl zaznít jasně v několika větách a chlapsky. Já pevně věřím, že toho ještě pan vicepremiér bude schopen a že se obejdeme bez toho, abychom tady museli hlasovat pro nějaké speciální body, protože jinak se v tom budeme topit postupně podle toho, jaké výroky ještě budou následovat.

Pan vicepremiér Bělobrádek.